Prosím, máte slovo. Velmi krátce.

Tento procedurální návrh samozřejmě nechám hlasovat.

Poprosím pana předkladatele.

Děkuji. Tak, teď je to správně.

Hlasování pořadové číslo 89, přihlášeno 89 poslanců, pro 51, proti 3. Návrh byl přijat.

Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášených v tuto chvíli pět poslanců. Připraví se paní poslankyně Pastuchová. Paní poslankyně Pastuchová.

Moc prosím za všechny řidiče záchranek, abychom toto ve třetím čtení podpořili. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený předsedající, vážené dámy a vážení pánové. Já si dovolím vás stručně seznámit se dvěma pozměňovacími návrhy.

Chci jenom krátce podotknout, že tento můj návrh z hlediska praktických dopadů navržené změny právní úpravy bude příznivý pro řidiče, jelikož stávajícím řidičům vozidel umožní řídit širší skupinu vozidel než doposud.

A přitom když dochází k posuzování jednání týkající se § 125f jednání řidiče nebo provozovatele vozidla, dochází k tomu, že se dlouho jedná o přestupku řidiče, pak se přechází na přestupek provozovatele a už není čas jej projednat.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Dlouho.

Uvědomuji si, že tady se potkávají dva veřejné zájmy.

Pokud vím, tak se připravuje i nelegislativní řešení toho problému.

Děkuji za slovo.